S přednostním právem vystoupí pan předseda Stanjura.

Děkuji za slovo.

Jak dopadlo hlasování? Návrh nebyl přijat.

Já bych spíš očekával, že každý, kdo přiletí do České republiky, nám podá informaci, zda byl v Číně v minulých týdnech, nebo v jiných oblastech, kde se vyskytuje koronavirus ve větší míře.

Obávám se, že žádnou takovou evidenci nemáme.

Podle mě žádný. Pak se chci zeptat pana ministra zdravotnictví, proč si vybral jako oběť biatlon a ne ostatní sporty. Kde je ten systémový přístup, systematický přístup?

Vůbec tomu nerozumím. Možná by se jim to nelíbilo. Protože tam jsou tisíce, tady říká paní poslankyně . Co je systematického a systémového na tom řešení?

To nejsou pouze organizátoři, to se týká desítek, možná ještě většího počtu, drobných živnostníků na Vysočině, kterým jste zkrátili tržby a zisk tímto rozhodnutím.

Ale máme akutní nedostatek. Takže co jste udělali pro praktické lékaře a zdravotní sestry, kteří jsou v té první linii styku s lidmi?